Jenže nikdo neví, jaká budou ta stavebně technická opatření, na která se pak vázaly další povinnosti provozovatelů.

Výsledkem tedy, jak jsem řekla, bylo zamítnutí novely a já před vás předstupuji z pozice zpravodajky Senátu a pověření mého předložení výsledků projednání návrhu a žádám Poslaneckou sněmovnu o zvážení a přehodnocení původního souhlasu s jejím přijetím. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní senátorko. Není tomu tak.

Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já bych ráda promluvila o novele, kterou jsme tady měli v Poslanecké sněmovně a která se nám vrátila zamítnutá ze Senátu.

Takže to je jeden problém, který bych tam viděla.

Děkuji. Také děkuji. Fakticky pan poslanec Zahradník.

Ten se nám tady táhne už delší dobu a my jsme na to vždycky upozorňovali, že dopady, které přináší, nejsou dobře prozkoumány.

Děkuji. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan ministr. Já si dovolím stručně zareagovat ještě před hlasováním. Především chci říct, že byly tam drobné legislativně technické nedostatky, které bohužel prošly i opakovaně přes LRV, a dokonce i přes sněmovní legislativu, ale po opětovném zvážení našich právníků, a nejen našich, bylo jasně sděleno, že nebudou mít žádný negativní vliv na nějakou aplikaci zákona, to znamená, že by tam nastávala nějaká nejasnost. Další věc je to, že momentálně s Ministerstvem zemědělství chystáme velkou novelu vodního zákona. Toto byla opravdu jenom ta malá transpoziční, ale chystá se velká novela vodního zákona, která by měla reagovat na sucho, já už jsem o tom tady hovořil, měla by určitě do konce letošního roku být předložena vládě.

Děkuji.